Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Takže se omezím na velmi stručné vyjádření v tom smyslu, že tisk jsem obsáhleji prezentoval v rámci prvního čtení. A jenom připomínám, že se jedná o provedení úplně adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady, které se týká rtuti, a do českého právního řádu se vlastně promítá ve čtyřech novelách zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o odpadech, o chemických látkách a o zdravotních službách.

A nyní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro zdravotnictví. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 172/1 a 2. Prosím, paní poslankyně. Hezký pozdní večer.

Za druhé. Za třetí. Zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi výboru pro životní prostředí. Za čtvrté. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. A nyní tedy otvírám obecnou rozpravu, do které se nám přihlásili dva poslanci.

Vážené dámy a pánové.

Nevím, jestli to stihneme, asi ne.

Dosavadní body 3 až 7 se přečíslují na body 4 až 8. Za druhé.

Podle stávající právní úpravy má každá povinná osoba výrobce či dovozce pneumatik povinnosti zajistit zpětný odběr použitých pneumatik, a to nejméně ve výši 35 %. Tento pozměňovací návrh to navyšuje na 65 % s tím, abychom nezatěžovali sběrné dvory a náklady a víceméně přírodu náklady hlavně obcí.

Asi ten jeden bod jenom.

Závěrečná slova. Je zájem, pan ministr, paní poslankyně? Takže já děkuji. Zdůvodnění jsem řekl v obecné rozpravě. Já se podívám, jestli mám někoho dalšího do obecné rozpravy. Nikoho dalšího do obecné rozpravy nemám, takže končím obecnou rozpravu. Zeptám se, zdali je zájem o závěrečná slova. Není zájem.